Ale to, co říkáme my, je, že je potřeba podpořit pracující rodiny, páry, aby se nebáli mít druhé nebo třetí dítě, abychom nastartovali tu demografickou křivku. Dneska je situace taková, že se mladé páry, mladé rodiny bojí mít druhé nebo třetí dítě, protože se prostě bojí, že ho neuživí. No, upřímně, uživit dneska i jedno dítě znám osobně matky samoživitelky tak to je také v podstatě heroický úkol dneska.